Vážený pane předsedající, dámy a pánové, je už poměrně pokročilá doba, tak já to nebudu nějak zbytečně prodlužovat, ale je tady několik věcí, které mám potřebu tady prodiskutovat. My tady pořád žádáme další a další dobu na to, abychom udělali nějaká opatření, respektive aby vláda udělala nějaká opatření, tak si vždycky požádá o nějaký nový čas, aby něco mohla udělat. Ale bohužel ta opatření, která jsou, nejsou cílená, a bohužel nijak nesouvisí s tím, že my bychom ty lidi, kteří dostanou covid nebo jsou covid pozitivní, tak abychom je nějakým způsobem vůbec léčili, tedy dokud se nedostanou na covidovou ventilační jednotku.

To my přece ale nechceme, aby se ti lidé dostávali na ventilátor.

Tento přípravek se vyrábí dnes už 20 let, dá se u nás vyrábět jako generikum a používá ho několik stovek milionů lidí po celém světě, možná miliard. Proč tedy v České republice není tento přípravek doporučován k léčbě?

My tady máme bránit a chránit lidi, kteří jsou v ohrožené skupině, a ti, kteří to skutečně někde dostanou, protože my tady pořád bojujeme s nějakým virem, který není vidět, pořád bojujeme, ale on nikdy nezmizí. On tady s námi bude pořád. Tak proboha, začneme ty lidi léčit, nebo nezačneme?

Tam ani Ministerstvo zdravotnictví není schopno na svých stránkách vůbec uvést nějaké údaje, aby se v tom tedy někdy vyznal. Co se týká očkovacích látek. Pokud se chce někdo nechat očkovat, ano, ale vláda by měla zajistit dostatek vakcín. My jsme tady přece ideologicky zaměřeni na jednu světovou stranu, a vakcíny, které jsou z té druhé strany, my přece nemůžeme schválit.

A já jsem si nevšiml, že by v Maďarsku umírali lidé z toho důvodu, že tam nemají vakcíny. Pokud se někdo chce očkovat, ať má skutečně výběr a může se nechat očkovat takovou očkovací látkou, které důvěřuje. Já tomu opravdu nerozumím. Budeme ještě dlouho čekat, a aby tady bylo ještě daleko více lidí mrtvých?

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Myslím, že zdaleka těch pět minut nevyčerpám.

Ne!

Proč?

Nikdo nezpochybňuje ta čísla, která jsou děsivá.

Je podání senátorů k Ústavnímu soudu a už městský soud o tom v tomto smyslu rozhodl.

Děkuji za pozornost.